Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové.

Jako předseda jednoho z koaličních klubů vám nabízím, že pokud tady standardně začneme pracovat a jednat, tak jak se má, opozice se vyjádří, koalice také zdůvodní to, proč přichází s těmito šesti návrhy, tak pokud dnes do nějaké rozumné večerní hodiny zvládneme první tři body, to znamená polovinu programu této schůze, já udělám všechno pro to, abyste měla v noci prostor na to se věnovat, čemu se v noci věnujeme, tedy spánku, a abychom v programu schůze pokračovali zítra, až nabereme síly. Je to jednoduché. Pojďme pracovat, jednat, první tři body do večera a zítra pokračujeme. Děkuji. Následuje přednostní přihlášení pana předsedy Fialy. Děkuji za slovo. Nejdřív bych chtěl zcela výjimečně souhlasit s panem místopředsedou Bartoškem.

Já to považuji za korektní, co tady řekl pan místopředseda Bartošek. Já se podle toho chovat budu.

Takže v podstatě koaliční vláda nám tady říká, že my jsme ještě nic pomalu neudělali, a vy nám říkáte, že je potřeba si dát noční cvičení. Také děkuji.

Nicméně netušil jsem, kam bude vystoupení paní předsedkyně směřovat. Není tomu tak.